A pane premiére, vy jste tady mluvil o dluhu sektoru vládních institucí ke konci roku 2021.

Už to tady mám černé na bílém. Samozřejmě, vláda to bude ještě během září posuzovat, takže uvidíme, co nakonec vyjde z vlády a přijde sem do Poslanecké sněmovny.

Včera byl rozpočtový výbor. Já jsem členkou rozpočtového výboru, místopředsedkyní. Pan ministr tam stabilně nechodí, nebyl tam ani včera, myslím ministr financí, takže debata s úředníky samozřejmě byla omezena, protože nebudu kopat do úředníků a nepovedu s nimi politickou debatu, ti plní pokyny na základě politického zadání, ať je ministrem ten či onen.

Je to majitel několika restaurací, je to místopředseda Asociace malých a středních podnikatelů. Většina našich členů jsou voliči pětikoalice, koalice SPOLU. Přesto vám říkáme: Nedělejte to.

Připadá vám to normální?

EET nemělo dopad jenom na dani z příjmu, ale promítlo se pozitivně do všech daní, do sociálního pojištění a samozřejmě do jakési povědomí toho, že platit daně je normální.

Takže úplně se vytratila, není tam.

A v rozhovoru kolegy, pana místopředsedy Skopečka, tam jsem zaznamenala jakýsi pokus, názor o zavedení poplatků ve zdravotnictví. A tak bych mohla pokračovat.

Opět špatně. Chtěli jsme přece pomoci těm nejmenším.